Za minutu volání, za SMS ta samotná povinnost má trvat pět let, stejně tak jako ty sankce, které my navrhujeme.

Já už to nebudu opakovat ty obsahy. Další pozměňovací návrhy má kolega Jiránek sám. Děkuji za vaši pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já vám teď představím své dva pozměňovací návrhy.

Tedy touto navrhovanou změnou získá Český telekomunikační úřad nový nástroj, který může zabránit manipulaci a spekulaci s kmitočty. Tohle bylo hodně komplikované. Ono těch případů třeba nemusí být moc, možná nebude třeba vůbec žádný.

Podotýkám tedy, že navrhovaná právní úprava není v právním řádu ojedinělá.

Vyvlastnění služebností pro již existující stavby bude podle návrhu možné pouze za předpokladu, že vlastník veřejné komunikační sítě nezmaří svým jednáním zřízení služebnosti zákonem předpokládaným způsobem. Také trošičku komplikované. Zatím, co jsem zjišťoval, tak ti energetici zjišťují počty těch zkušeností, kdy se tohle dělo, a zatím nemám jediný případ.

V případě, kdy nedojde k dohodě vlastníka pozemku s vlastníkem veřejné komunikační sítě, pak existuje povinnost odstranit veřejnou komunikační síť z daného pozemku, čímž může dojít k odpojení většího množství zákazníků.

Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Leo Luzara, zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Návrh, který je vám předkládán, je vcelku vítaným možným krokem k zatraktivnění a snížení toho základního požadavku občanů, to znamená ceny datových a telekomunikačních služeb v České republice. Mrzí mě, že tato Sněmovna musí přistupovat k tomuto trhu tímto stylem, aby donutila operátory, aby vyslyšeli volání občanů po levných datech a levném volání. Řekněme si na rovinu, je to problém.

Tolik k modelu, který je předložen. A musím říct, že ho vítám, protože zase se ukazuje, že prostě ten stát je nutný v rámci regulace, je nutný v rámci hledání cest, jak donutit soukromý kapitál k tomu, aby byl přívětivější k lidem. Ten není složitý, ale pouze se zabírá otázkou, která je v návrhu navržena, to znamená automatickým nebo organizovaným a zjednodušeným přesunem čísla. Zkusím to vysvětlit vcelku lidsky. Vy máte zájem změnit operátora. Již se nemusíte starat dle tohoto návrhu. Zadáte u nového operátora já k vám chci a on zařídí zbytek.

Teď velké uvozovky službu. Ta služba spočívá v tom, že oni mají smlouvu s poskytovatelem té energie a obíhají lidi a nutí je, aby změnili operátora. Nutí, aby změnili dodavatele pod různými triky. Nebudu je tady vysvětlovat.

Jinými slovy se objeví podnikatelé, kteří pro operátory budou nahánět zákazníky s tím, že sice v návrhu zákona je vymezen okruh dat, která musí od toho zákazníka získat, aby ten automatický přesun mohl proběhnout, tak přesto tato data jsou na volném elektronickém trhu docela snadno dostupná. Jak jméno, datum narození, bydliště a tyto záležitosti jsou vcelku snadno dostupné.

Když jsme na tu debatu narazili, tak se ukázalo, že to ještě není dopracováno do tohoto stavu, aby okamžitě platností tohoto zákona nějaké dvoufázové ověřování přišlo.